Já neříkám, že ho nemáme akceptovat. Takže to je v pořádku.

Takže rozhodnout o jednom jediném tématu je přece mnohem jednodušší pro občana než se rozhodovat z desítek programů na desítky stran. Takže není jediný důvod přistupovat z této logiky věci na jiné parametry, než jsou u stávajících voleb. Naopak je tedy otázkou, jestli se ty parametry nemají ještě nějakým způsobem...